Je to úplně jednoduché.

To znamená, ten zákon tady leží, my jsme ho chtěli několikrát předřadit i v minulém volebním období, a i vláda Andreje Babiše nám ho odmítla předřadit a zařadit a toto projednat, takže o pětikoalici ani nemluvě, pochopitelně.

Bylo to i v médiích všude a policie a všichni ho začali popotahovat v souladu se stávajícím zákonem a zkoumali měsíce, zdali to byla nutná obrana, nebo ne.

Takže takový člověk v noci u

To je neuvěřitelné.

Já si myslím, že bychom byli opravdu rádi, abyste tento návrh nám zařadili jako druhý bod dnešního jednání.